Děkuji.

Děkuji.

No, tato schůze, nebo respektive o České televizi a Českém rozhlasu už je to třetí mimořádná schůze, pokud se nepletu, myslím si, že se nepletu.

Proč to necháváte ex post?

A byla by to taktéž mimořádná schůze.

Ale tak to není!

To je docela smutné. Děkuji. A nyní pan poslanec Aleš Juchelka. Já také děkuji. Tak za prvé, pokud by to takhle mělo být, tak já bych moc prosil, abyste otočili tedy to projednávání této novely zákona s těmi zprávami o činnosti České televize. Nový zákon o České televizi, ta velká novela zákona o České televizi, kde může být samozřejmě zahrnuta i tady tato malá novela, tak ta určitě bude v tomto volebním období, to je veřejný slib pana ministra Baxy a už se to určitě na ministerstvu píše.

Bohužel jediný, kdo tady zpolitizoval Radu České televize, tak byla vládní koalice. Bohužel je to tak.

Že se vám prostě dvakrát nepovedla tajná volba, a proto jste se rozhodli hlasovat veřejně o personáliích do Rady České televize, a tím jste už tu Radu České televize bohužel zpolitizovali, protože celá opozice odešla a bylo jasné, jak to dopadne a že to jsou vaši kandidáti, kteří byli napotřetí navoleni bohužel vládní koalicí, a tím pádem jste už zpolitizovali Radu České televize. Pokud tedy máte ty bohulibé úmysly, tak já bych to otočil a navrhuji procedurální hlasování.

Děkuji. do doby, než budou schváleny obě zprávy. A protinávrh pan poslanec Lacina.

Děkuji. Takže protinávrh do 10 hodin dnes. Je to tak? Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi přednést také protinávrh k tomuto návrhu na přerušení projednávaného bodu s názvem novela zákona o České televizi a o Českém rozhlase, sněmovní tisk 263, a to podle zákona o jednacím řádu. Můj protinávrh zní přerušit tuto schůzi do dnešního dne 8. března 9 hodin 53 minut.

O náhradní kartu.

Ano, všechny odhlásím. Prosím, přihlaste se opět svými registračními kartami. A tedy v pořadí protinávrhů, jak byly předneseny. Nejprve tedy o protinávrhu pana poslance Laciny. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti? V hlasování číslo 10 bylo přihlášeno 148 hlasujících, pro 4, proti 81.